A bylo řečeno, že jednak vy, které jste si zadal, řeknu, za ministerstvo, ale i z pozice Ministerstva vnitra, které je zodpovědné za služební zákon, a ne vždy je jednoznačný pohled na tuto věc. Já vám velice děkuji. Prosím pana poslance Bendla, potom pan ministr. Ještě než dorazí pan poslanec Bendl, tak rychle přečtu omluvy.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Milý Richarde, já se k našim letům společně stráveným v minulosti hlásím.

A já musím říct, že jsem se ptal asi na tři nebo čtyři věci.

Ale já jsem se neptal na to , jestli ministr mohl jmenovat šéfa České inspekce životního prostředí v srpnu nebo v červenci nebo v září, ale proč dva měsíce před účinností toho zákona. To prostě je pochybnost.

Taky jsem tady říkal, že opravdu pana náměstka Postráneckého znám léta.

Pravděpodobně to skončí u soudu a tam se nějak rozhodne, jestli to bylo všechno v pořádku, anebo v pořádku nebylo.

Děkuji a prosím pana ministra.

Tak já začnu s dovolením dámou. Paní kolegyně, vaším prostřednictvím, pane předsedo, vy jste mě možná dobře neposlouchala nebo jsem to zadrmolil, možná je problém u mě. Když jste zmiňovala pana Smrže, tak já jsem nehovořil o Ministerstvu životního prostředí a už jsem nehovořil ani o Agrofertu. Hovořil jsem o ANO a směrem k inspekci.

To znamená, nehovořil jsem o Ministerstvu životního prostředí. Hovořil jsem o České inspekci životního prostředí. A rozhodně ani na ministerstvu nenajdete příliš lidí kromě nějaké té opravdu nejužší skupiny, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s ANO. Dokonce ani nemám politické náměstky.

Na tom mi hodně záleží. K panu poslanci Bendlovi. K tomu proč v tom listopadu.

Logicky. A pak mě mrzelo, že jsem ho nejmenoval rovnou k srpnu. Ale Petře, vaším prostřednictvím, pane předsedo, věř nebo nevěř, já jsem pana Geusse předtím, než se přihlásil do výběrového řízení a než jsem s ním mluvil po doporučení výběrové komise, neznal a velmi pravděpodobně jsem s ním ani nikdy v životě nemluvil. Zjistil jsem až, že se přihlásil do výběrového řízení. Jinými slovy, já jsem třeba vybral ředitele Státního fondu životního prostředí rovnou z ruky, protože jsem měl dobrého kandidáta a viděl jsem, že to je on.

A hned řeknu, jaký důkaz pro to mám.